Takže my tady máme skutečně jakoby osobu, která nám navrhuje protiústavní návrhy.

Takže já jenom jsem tady nechtěl posuzovat něco v tomto smyslu jsme u zákona v hmotné nouzi, ale rád bych poprosil vládu tímto, aby ty síly, co máme, nebo co má, a ten čas prosím, nemrhejte ho, řekl bych, nevhodným směrem, nebo tím směrem, který nepálí drtivou většinu občanů České republiky. Věnujme se lidským právům. To znamená právu na důstojné životy a právu na to, aby neparazitovali na daních slušných lidí ti neslušní. To pojďme řešit. Těchto lidí je tady přes 9 milionů. A pojďme vrhnout tedy a podpořit novelu zákona o hmotné nouzi tady Senátu, když neprošla už ta novela Úsvitu. A poprosil bych i do budoucna, aby ministr pro lidská práva, v souladu s tím, co také říká tady předseda výboru za ČSSD Miroslav Antl, ústavněprávního výboru Senátu, aby nám tady nenavrhoval protiústavní návrhy a hlavně aby neplýtval personálem, penězi a časem na hlouposti, na protiústavní blbosti, ale aby skutečně tady pracoval na tom, aby slušní občané nemuseli platit daně kvůli nějakým parazitům a aby nebyli vysáváni, abychom ty daně mohli přesměrovat třeba na ty důchody a na důstojné sociální zabezpečení. Děkuji. A hnutí Úsvit samozřejmě tuto novelu podporuje.

Prosím, paní ministryně, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já to vezmu jenom stručně a věcně. Uvedu některé věci na pravou míru. Za prvé stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí k tomuto návrhu je neutrální, protože s těmi principy obsaženými v tom návrhu lze souhlasit. Co se týče vládní novely, tak naprosto v souladu s legislativním plánem vlády tato novela bude předložena vládě v průběhu měsíce června. Teď se vypořádávají připomínky. Naše novela je prostě komplexnější, má větší ambice, a také proto zabralo více čase vypořádat nejrůznější připomínky, protože to jsou věci poměrně kontroverzní, kde spousta lidí má různé názory. A to se bavíme teď jenom o novele zákona v hmotné nouzi, která by měla zabránit zneužívání doplatků na bydlení. Jinak já si upřímně myslím, že ten účel je hlavně zabránit tomu velkému zneužívání.

A pak je tady zákon č. 2, to je zákon o sociálním bydlení.

Je to zákon, o kterém se tady nebyla žádná vláda schopná dohodnout nejméně posledních patnáct let. Děkuji za pozornost.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, přeji vám hezký podvečer. V souvislosti s touto novelou senátního návrhu zákona si dovolím zdůraznit a připomenout některá čísla z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí, kapitoly 313, za rok 2013. Zaměřím se na kapitolu čerpání dávky v hmotné nouzi, které jsou vypláceny na základě výše jmenovaného zákona. Jedná se o tyto dávky: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. Dávky by měly vyplácet úřady práce všem potřebným.

My už jsme to tady slyšeli, ale já vám to znovu zopakuji.

Já bych si dokázala představit, že by tyto prostředky, které jsou takto vynakládány, mohly být využity mnohem praktičtěji.

Ale já se vrátím k novele předloženého zákona. Jak se dočteme v úvodu, cílem je zamezit vyplácení více doplatků na bydlení na jeden byt či obytné místnosti v ubytovacích zařízeních, což současná úprava zákona o pomoci v hmotné nouzi umožňuje. Takto se nepřiměřeně poskytují státní prostředky a přeplácejí se tak náklady na bydlení, které mnohonásobně převyšují náklady v místě obvyklé pro danou formu bydlení, což je nehospodárné a nepřijatelné. Proto je nutno v zákoně o hmotné nouzi zakotvit možnost vyplácení jednoho doplatku na bydlení na jeden byt či obytné místnosti v ubytovacích zařízeních.

Pan poslanec David Kádner nám představil návrh změny v § 33, navrhoval, aby bylo možné poskytnout doplatek na bydlení pouze tehdy, jestliže žadatel užívá byt, jehož je vlastníkem nebo nájemcem, a to v případě, že tento byt splňuje hygienické a stavebně technické předpisy.